Musím také nesouhlasit s předsedkyní České demografické společnosti, že se této věci žádní politici nevěnují. Musím paní předsedkyni upozornit, že tomu tak není a že prostě sem lidé pracovat budou chodit.

Od toho jsou jiné právní normy, kterými se určitě zabývat budeme. Děkuji panu místopředsedovi vlády. Nemá zájem. Děkuji za závěrečná slova a zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Klučka a pan poslanec Koubek. Prosím, pane poslanče Klučko, máte slovo. Děkuji vám, paní místopředsedkyně. Moje vystoupení bude tentokrát velmi stručné, krátké. Já chci pouze odkázat na své pozměňující návrhy, které jsem dostal do systému pod čísly 497, 498 a 502.

Jsou to návrhy technického zdokonalení, konzultované s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zahraničních věcí, takže nemění meritum tohoto zákona. Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Koubek. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, já mohu navázat na pana zpravodaje.

Můj pozměňovací návrh se týká vydávání potvrzení o splnění podmínek pro prodloužení platnosti zaměstnanecké karty, který upravuje dva paragrafy, které vlastně mají umožnit zajištění oprávnění zájmu cizinců a jejich zaměstnavatelů, aby umožnily větší kontinuitu zaměstnávání v těch případech, kdy žadatelé žádají o prodloužení zaměstnanecké karty a nemuselo by být správní řízení včas ukončeno, aby jejich zaměstnávání mohlo pokračovat. Děkuji. Děkuji, pane poslanče. Nemám již nikoho dalšího přihlášeného do podrobné rozpravy. Tímto podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. Vzhledem k tomu, že zde nepadl návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání ani na úpravu lhůty pro třetí čtení, končím druhé čtení tohoto návrhu. S faktickou se hlásí pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.